Ještě k tomu, co se stalo v mezidobí.

Je to nějaký cíl, je to nějaká limita, ke které se musíme a snažíme se nastavením své měnové politiky blížit. A samozřejmě je to také to, co primárně rozhoduje o nastavení naší měnové politiky. Proto také Česká národní banka rozhodla v minulosti, tzn. zejména v roce 2018, opakovaně zvýšit úrokové sazby a posléze naposledy i v tom posledním na závěr našeho posledního měnového jednání, které jsme měli v lednu tohoto roku.

Ještě mi dovolte jednu velmi stručnou poznámku k aktuálnímu vývoji. Samozřejmě v tuto chvíli nikdo nevíme přesně, nebo ani nepřesně, neumíme odhadnout všechny potenciální ekonomické a zejména makroekonomické důsledky tohoto stavu. Nicméně chci konstatovat, že se domnívám, že Česká republika rozhodně se nachází v relativním srovnání se zbytkem Evropy, případně i dalších částí světa, ve velmi relativně komfortní situaci z hlediska schopnosti a možnosti zvládat takový nenadálý ekonomický šok. Uvědomme si, že máme velmi solidní situaci v oblasti celkového zadlužení. Znamená to, že oproti jiným podobným ekonomikám jsme o desítky procent níže a ten tzv. fiskální prostor je zde nepochybně významný. Druhá poznámka. A pokud by to situace vyžadovala, tak také za tím stojí opravdu velké devizové rezervy, kterými v tuto chvíli díky minulé politice spíše jako vedlejší produkt této politiky disponuje Česká národní banka. Máme v poměru k HDP pravděpodobně nejvyšší devizové rezervy na světě a i v absolutním vyjádření jedny z těch nejvyšších. Čili nějaká obava o nějaké totální selhání naší vlastní měny není absolutně namístě. Čili máme opět prostor i v tom standardním nástroji na případné, pokud to bude situace vyžadovat, snížení úrokových sazeb a uvolnění měnověpolitických podmínek. A v neposlední řadě, o tom jsme se dneska také tady zmínili, máme velmi robustní, stabilní a rezervami dobře vybavený bankovní sektor. Čili obava o to, že by nějaký ekonomický záchvěv, který samozřejmě znamená ztráty pro všechny, následně i pro ty, kteří jsou financiéry té činnosti, tzn. i banky, měly nějakým způsobem ohrožovat stabilitu českých bank, opět není namístě. Děkuji vám za pozornost.

Detaily jste slyšeli tady.